To se prostě tímto modelem vyřešit nedá, takže systémová podjatost tady bude hrozit hodně, ale je pravda a poctivé říci, že se to bude týkat zejména velkých měst, protože tam nejčastěji samozřejmě jsou pod vlivem systémové podjatosti.

Ale to dávám spíš jako do budoucna, to by se určitě muselo ještě projednat, aby na to byli úředníci, a tak dále. Když už jsme tady u toho děkování a já to skutečně dneska nehodlám nijak kontroverzně, prostě si říkáme, jak ty věci určitě patří i velké poděkování budoucímu panu ministrovi Hladíkovi, který se k tomu také postavil čelem.

Tam je potřeba si uvědomit, že jednotné závazné koordinované stanovisko integruje mnoho dotčených zájmů a skutečně nebylo možné, abychom najednou připustili, že jeden veřejný zájem je něco víc než je jiný veřejný zájem.

Proč je to tak důležité? My jsme tady neustále, když jsme byli u vlády, jsme tady čelili tomu, že stavební řízení a stavební úřady v malých obcích se nesmí zrušit, protože to je služba pro občany. Tak tu službu pro občany promítněme do stavebního zákona a řekněme: ano, ta služba je stavebníkovi i v tom, že on hned na začátku, aniž by vynakládal další tisíce do projektových dokumentací, bude vědět, že buďto ji nějak upraví, a pak je to z pohledu veřejných zájmů v pořádku, anebo že tak, jak si to namaloval, to prostě nejde.

Co vlastně přináší nový stavební zákon? Nový stavební zákon na úseku územního plánování přináší určitě větší kompetence na obecní úrovni. To znamená, že pravomoce na úseku územního plánování zůstávají nezměněny, to znamená, samospráva neboli zastupitelstva budou rozhodovat a rozhodují o klíčových záležitostech, pořizování, k zajištění procesu pořízení dokumentace nadále zůstává v přenesené působnosti.

Ale protože tam jsou velké ale ještě se k tomu dostanu tak je určitě potřeba pokračovat v rozhovorech, debatách tak, aby to bylo komfortní nejenom pro velká města, ale i pro malé obce, protože tím nešťastným momentem by bylo, kdyby v důsledku toho, že jsme to nějak zesložitili a tak dále, se přestalo územně plánovat na úrovni malých obcí. To si myslím, že si nepřeje nikdo.

Ta je uložena územním plánem a důležité je, že musí být předložena zastupitelstvu k projednání, ale ne ke schválení. Veřejné projednávání územněplánovací dokumentace lze i formou dálkového přístupu, opět to usnadní práci obci. To znamená, je to sice obdoba současného, mohou ale obce trvaly na tom, že to chtějí explicitně uvést v zákoně, aby opravdu nikde neudělaly chybu, a tak to také mají. Bude zřízen Národní geoportál územního plánování, ten je tedy již obsažen ve stávajícím zákoně, ale vlastně tento Národní geoportál zajistí, že budou veškeré veřejně příslušné a přístupné dokumenty na úrovni obcí na jednom místě, což samozřejmě zejména ocení investoři, kteří kolikrát hledají vhodné umístění pro nějaký svůj záměr a teď samozřejmě roztříštěnost územních plánů určitě nenahrávala k tomu, abychom byli komfortnější pro zahraniční investory.

Samozřejmě, nic nebrání obci, aby si to území znova vyhodnotila a udělala to, na druhou stranu byly stavební uzávěry na územích dvacet let a více, kde se prostě nedělo vůbec nic.